A Česká republika sehrává v jádru významnou roli.

Je celá řada variant, jak se to řeší.

Děkuji za slovo. V těchto případech se počítá se stěžejním příspěvkem státu. V minulosti jste prý měla uvést, že spolufinancování státu v krajích a městech bude maximálně 10 %, což se u nás v kraji týká hned několika projektů s většinovým finančním podílem státu. Platí tedy předchozí dohoda, že tyto stavby budou spolufinancovány dle dohody, nebo se na ně bude vztahovat tento desetiprocentní limit? Jedná se tedy o tyto stavby:

Poprosím o odpověď. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Je to Ministerstvo kultury v tuto chvíli, protože Ministerstvo financí nefinancuje konkrétní stavby. Ministerstvo financí zajišťuje dotační programy.

Pan poslanec má zájem ještě o doplňující otázku.

Na tom se pracuje.

Přečtu omluvu.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, pěkný podvečer.

Proč navrhujete toto sjednocení a použití právě malého státního znaku? Nebylo by vhodnější v tomto případě sjednocení použít, pokud ho považujete za skutečně nutné, velký státní znak, kde jsou vyobrazeny zemské symboly všech částí naší země, tedy Čech, Moravy i Slezska? Domnívám se, že ministerstva jsou tolik důležitými institucemi, které i v rovině symbolické by měly reprezentovat celou společnost a všechny územní celky státu a jejich obyvatele. Děkuji pěkně za vysvětlení. Poprosím pana vicepremiéra o odpověď.